Tento bod byl přerušen v rozpravě ve čtvrtek 6. Za prvé vás chci informovat, že místo pana ministra financí zde za vládu bude pan ministr Brabec, a současně je potřeba se rozhodnout o změně zpravodaje, protože pan poslanec Šincl je omluven a jeho roli převezme pan poslanec Votava.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Se změnou zpravodaje byl vysloven souhlas.

V této fázi se tedy ptám, kdo se ještě hlásí do rozpravy. V tom případě rozpravu končím. Otevřu rozpravu podrobnou. Tam by možná bylo vhodné, pane zpravodaji, abyste připomněl návrh usnesení, protože přece jenom je to již pár dnů od přerušení.